Poslední dva jsou od kolegy Králíčka přezkum závazného stanoviska do tří měsíců od právní moci. Já samozřejmě vím, že koalice k tomuto má nesouhlas. My pravděpodobně tady budeme souhlasit z jednoho prostého důvodu, že když vlastně máme lhůtu na podání žaloby, tak na to máte dva měsíce, tak proč na přezkum by mělo být šest měsíců, možnost až devět měsíců? Tam to prostě si myslím, že bychom to měli zkrátit. Vím, že se to nelíbí ani jednomu z rezortů, že to je nesystémové a tak dále. Ale pokud se tady bavíme o tom, že na žalobu, která je podle mě daleko rozsáhlejšího charakteru než přezkum jednoho stanoviska, si myslím, že by to tady podporu mít mohlo.

Je to prostě jenom o tom, aby se dotčené orgány nad tou věcí zamyslely a pobavily. Považuji vždycky za správné odůvodnit všechny ty věci, jak se k tomu budeme stavět. Chtěla bych moc poděkovat z tohoto místa panu kolegovi Havránkovi, protože jsem moc ráda, že koalice vygenerovala člověka, který se opravdu několik měsíců intenzivně stavebním právem zabýval. Samozřejmě jsem měla určitou výhodu, protože jsem to dělala čtyři roky, ale jsem moc ráda, že jsme byli schopni najít dohody, že akceptovala i koalice to, že v novém stavebním zákoně bylo mnoho dobrého a že jsme toto řešení ve finále našli.

Věřím tomu, že takovéto vysoce odborné zákony bychom měli dělat napříč politickým spektrem, a tady je ukázka toho, že to lze. Já vám také děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, nebudu hovořit dlouho. Já už jsem děkoval při druhém čtení těm, kteří se hodně zúčastnili projednávání tohoto stavebního zákona. Jenom bych chtěl připomenout, že před pěti lety jsme kandidovali, všichni jsme měli jako téma stavební zákon, a jsem rád, že teď se dostáváme k nějaké verzi, která bude průřezová Poslaneckou sněmovnou. A to je dobře, protože takovýto zákon, pokud se udělá pouze řekl bych silově, je velká možnost v dalším volebním období to zase nějakým způsobem měnit a stavební právo zrovna tenhle systém nepotřebuje, protože bez stavebního práva prostě se nehneme dopředu a žádný rozvoj České republiky nebude.